Navrhujeme v případě zaměstnanců Generálního finančního ředitelství prolomit mlčenlivost správců daně vůči zpravodajským službám. Zpravodajské služby se zároveň pro potřeby odpovídajícího zákonného využití těchto informací vyjímají z povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. Veřejný zájem na účinném výběru daní bude nadále chráněn tak, že Generální finanční ředitelství může odmítnout vyhovět žádosti zpravodajské služby o poskytnutí informace, pokud by díky tomuto poskytnutí informace mohlo dojít k narušení řádného výkonu správy daní. Dále tedy navrhujeme v zákoně o bankách zrušit omezení, které zužuje oprávnění zpravodajských služeb získávat údaje chráněné bankovním tajemstvím pouze na případy týkající se financování terorismu. Cílem navrhovaného ustanovení je, aby zpravodajské služby mohly získávat tyto údaje i tam, kde jde obecně o činnost namířenou proti bezpečnostním a ekonomickým zájmům České republiky. Zpravodajské služby potřebují pro plnění úkolů ve své působnosti získávat znalosti o toku peněžních prostředků také v případě osob zapojených do struktur vnitrostátního a nadnárodního organizovaného zločinu pro zabezpečování informací o legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím činnosti obchodních společností, spolků a dalších obdobných společností, v nichž se angažují osoby zapojené do struktur organizovaného zločinu. Dále také pro účely odhalování korupce u osob působících ve veřejném sektoru, které zajišťují úkony spadající do jejich kompetence pro organizované struktury, jichž jsou součástí. A konečně také tyto informace potřebují pro zabezpečování informací o osobách, jež jsou známy jako stoupenci a šiřitelé radikálního pojetí islámu a jejichž aktivity jsou zřejmě financovány z výnosu organizované trestné činnosti. Chtěl bych zdůraznit, že tento výčet situací, který jsem uvedl a kde zpravodajské služby potřebují dosáhnout oboustranné komunikace s finančními institucemi, se opírá o reálné případy z naší minulosti. Z hlediska ochrany významných ekonomických zájmů je pro zpravodajské služby v konkrétních státem sledovaných případech důležitá schopnost rozpoznat a ověřit původ finančních prostředků, tedy kdo se skutečně skrývá za oficiálně prezentovaným subjektem, často bohužel nastrčenou osobou. Proto je potřeba mít také faktické informace o tom, kam přes nejasné majetkové poměry plynou finanční prostředky, koho tyto neprůhledné společnosti a uskupení reálně financují. Jde o obdobný princip jako v případě požadavků bankovních ústavů směrem ke klientům při poskytování úvěrů. Je to důležité i kvůli boji proti terorismu, proti jeho nelegálnímu financování. Prověřování finančních převodů na konkrétních bankovních účtech se již několikrát stalo předmětem spolupráce rovněž se zahraničními partnerskými službami. V rámci této spolupráce nebyla partnerská česká zpravodajská služba schopna poskytnout více než velmi obecné informace. Naše zpravodajské služby potřebují srovnatelné pravomoci jako německá, italská, slovenská nebo francouzská služba. Srovnání právních úprav v těchto zemích je rovněž popsáno v důvodové zprávě tohoto zákona. Poslední důležitá úprava, která je navrhována, spočívá v tom, že se jednoznačným způsobem stanoví, že zpravodajské služby mají podle zákona o elektronických komunikacích oprávnění k vyžádání údajů z databází účastníků veřejně dostupné telefonní služby od poskytovatelů této služby. Oprávnění zpravodajských služeb vyžadovat a získávat tyto údaje je důležité pro plnění jejich zákonných úkolů, zejména k efektivnímu využívání jiných zákonných oprávnění. Dnes zpravodajská služba získá obsah hovoru, číslo telefonní stanice, ale nemá možnost ztotožnit majitele telefonní stanice. Vážené dámy, vážení pánové, cílem vládního návrhu novely zákona o zpravodajských službách je zvýšit ochranu státu a jeho občanů před snahami jednotlivců či organizovaných skupin dopouštět se trestné činnosti nebo pro ni shánět podporu. Chtěl bych v tuto chvíli také ještě doplnit, že se jedná v tomto případě pouze o jednu část připravovaných legislativních změn v oblasti působení zpravodajských služeb. Je jasné a vláda se k tomu hlásí že pravomoci a zejména v situaci, kdy dochází k nárůstu pravomocí, musí být také vyváženy kontrolou. Programové prohlášení vlády počítá s novým konceptem kontroly zpravodajských služeb, která by nově měla být dvoustupňová, přičemž by měl být nově zřízen občanský kontrolní orgán odvozený od Parlamentu. I zde budeme postupovat způsobem, který vyjde ze stávající praxe a bude reflektovat stávající obdobné úpravy, které existují v zemích Evropské unie. Věcný záměr zákona o rozsahu a způsobu kontroly zpravodajských služeb České republiky Parlamentem České republiky by vláda měla projednat ve druhé polovině letošního roku, konkrétně v plánu legislativních prací vlády na letošní rok je stanoven termín pro projednání tohoto návrhu na září 2015. Vláda je přirozeně připravena tento návrh ještě ve fázi jeho legislativní přípravy konzultovat nejenom se zástupci stran vládní koalice, ale také se zástupci stran parlamentní opozice, tak aby už ve fázi přípravy tohoto nového návrhu bylo dosaženo alespoň elementárního politického konsenzu nad tím, jak má nová architektura kontroly našich bezpečnostních služeb vypadat. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost a dovoluji si požádat o podporu tohoto návrhu, tak aby mohl být postoupen do dalšího projednávání na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji. Děkuji, pane premiére. Nyní prosím pana zpravodaje, kterým byl určen pro prvé čtení pan poslanec Zdeněk Bezecný. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předložená novela zákona o zpravodajských službách reaguje na současnou měnící se bezpečnostní situaci.

Zpravodajská služba bude moci žádat informace ze správy daní od Generálního finančního ředitelství. Zpravodajským službám se dále umožní žádat od telekomunikačních operátorů údaje o klientech tak, aby byly schopny zjistit majitele telefonní stanice nebo telefonní číslo účastníka. V případě prolomení bankovního tajemství, které je pro plnění konkrétního úkolu a se svolením soudce umožněno už současnou zákonnou úpravou, se odstraňuje omezení výhradně na případy týkající se financování terorismu.

Novela výrazně zvyšuje pravomoci zpravodajských služeb.